Děkuji za podporu. Děkuji za slovo, pane předsedající. Velmi ve stručnosti, jde o to zastropovat tu daňově zvýhodněnou částku na to, co ty firmy darovaly předchozí rok, a logika je jednoduchá chceme podpořit firmy, které loni dávaly a letos nemají tak velký zisk, takže by nemohly uplatnit tu slevu, ale daly by rády opět. Děkuji za podporu. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Hlásí se pan poslanec. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.